Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Adamová zdravotní důvody, paní poslankyně Balaštíková zdravotní důvody, pan poslanec Holeček osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček do 15 hodin osobní důvody, pan poslanec Tureček zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody, paní ministryně Válková zdravotní důvody, pan ministr Zaorálek rovněž zdravotní důvody.

Tolik omluvy. Děkuji.

Je to posuzování vlivů na životní prostředí, veřejné zakázky a ochrana zemědělského půdního fondu.

To je tedy k dnešku.

Dobrá, takže po panu předsedovi Kalouskovi vystoupí pan poslanec Kolovratník, potom pan poslanec Blažek.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Doufám, že jste všichni příjemně naladěni po lednové ztučnělé výplatě, protože co jsme si tolik přidali, o to více budete nakloněni mému návrhu.

Protože jsem si vás chtěl dovolit požádat, aby byl zařazen nový bod na pořad dnešní schůze, který by se jmenoval mimořádná pardon mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově. Vzhledem k situaci, která je z hlediska mezinárodní bezpečnosti ať už na východních hranicích Ukrajiny, nebo na Blízkém východě, pravděpodobně v letošním roce nebyl a nebude významnější mezinárodní summit, než byla mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově. Všechny evropské státy... nebo vlády Já opravdu prosím o klid. Pokud někdo chce diskutovat, tak mimo jednací sál. Vlády všech evropských států na této konferenci byly zastoupeny na té nejvyšší možné úrovni. Tu svým prezidentem, tu svým premiérem, tu alespoň svým ministrem zahraničních věcí. Právě proto, že všechny si uvědomují, že tento summit byl pravděpodobně nejdůležitějším mezinárodním setkáním týkajícím se bezpečí a budoucnosti každého občana v Evropě. Za vládu České republiky tam nebyl nikdo. Slovy nikdo. Byl to jednak šok, jednak velmi trpké potvrzení našeho již několik měsíců probíhajícího přesvědčení, že prestiž mezinárodní politiky české vlády se prudce snížila, že vlastně nikoho nezajímáme. A co hůř, i česká vláda tento problém chápe velmi podobně: V zásadě nás to nezajímá, co bychom tam dělali. Za českou vládu dostal pozvánku alespoň tedy ministr zahraničí ze slušnosti. Nikoliv premiér, nikoliv prezident jako součást exekutivy, ale ministr zahraničí. Takže tam nebyl slovy nikdo. Pokud na to tímto způsobem trestuhodně rezignovala česká vláda, neměl by na to rezignovat Parlament a neměla by na to rezignovat Poslanecká sněmovna, které se česká vláda zodpovídá. Znovu opakuji za posledních 25 let nebyla nikdy mezinárodní situace v oblasti bezpečnosti tak citlivá, tak napjatá, jako je v roce letošním.

Myslím si, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila vysvětlení předsedy vlády, proč na českou vládu nebyl nikdo přítomen.